Náměstkem hejtmana pro oblast dopravy byl Pavol Lukša, KDUČSL.

Premiér Fiala na mou interpelaci lhal nejspíše proto, že se vláda obávala, že by mohly vzniknout proti jejich plánu opět demonstrace jako v roce 2008 proti radaru v Brdech, kdy vláda Spojených států od podobné smlouvy sama ustoupila. A navíc bylo již také známé, že obdobná smlouva vyvolala velké spory na Slovensku, kde dohodu se Spojenými státy o obranné spolupráci už mají. Ve slovenském parlamentu se poslanci Národní rady Slovenské republiky při jejím projednávání takřka poprali.

To znamená, že bez předchozího souhlasu země není v rámci NATO vstup sil jiného státu na její území možný podle této smlouvy. A to je hlavní důvod ke zřizování bilaterálních smluv armády Spojených států s ostatními státy NATO, protože to znamená jednoznačné zbavení suverenity příslušného státu, což by jim vlastně v žádném státu neprošlo.

Je naprosto zdrcující, že naše země neumožňuje občanům, aby se k podobně závažným tématům jakkoli vyjádřili v referendu.

Přítomnost vojsk NATO na ruských hranicích považujeme za zdroj našeho smrtelného ohrožení, nikoli za zvýšení naší bezpečnosti.

To byla také smlouva o dočasném pobytu vojsk na našem území a trvala třicet let.

Pohled pětikoalice to bere jinak. Ti to berou tak, že jsme se konečně dočkali, i my budeme okupováni vojskem Spojených států jako mnoho jiných států po celém světě.

Děkuji. Vaše vystoupení vyvolalo jednu faktickou poznámku. K ní se přihlásil pan poslanec Vladimír Balaš. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající.

Předpokládám, že ten posudek by vyzněl spíše ve prospěch smlouvy, ale je to jenom jeden právní názor ani ne instituce, možná jenom toho, kdo to zpracovává. Já se tou otázkou zabývám od doby, kdy jsem postgraduálně studoval.

Děkuji. Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Já jenom krátkou reakci na to, co tady zaznělo. Nechci se vracet k těm posledním větám ve vystoupení pana Síly, vaším prostřednictvím, ale tady zaznělo jednoznačně, že tato vládní koalice nemá mandát k nějaké takové smlouvě nebo k těmto dohodám. Já si myslím, že to není pravda, a to z jednoho prostého důvodu. V celé volební kampani zejména koalice Spolu se jasně hlásila k prozápadní orientaci a k pevnému ukotvení ve strukturách nejen Evropské unie, ale i NATO. A to, že se situace v Evropě dramaticky změnila za poslední rok a půl, je jednoznačné a chápu tuto smlouvu, kterou připravila vláda, jako jednoznačnou reakci na to, co se nyní ve světě odehrává.

Vždyť vy, pane poslanče, prostřednictvím paní předsedající, jste říkal, že jste absolventem vojenské školy, a myslím si, že oba dobře víme, že slova odvod, mobilizace a jim podobná byla naprosto běžnou součástí našeho života. To přece není žádné strašení. To je popis toho, co běžně k životu především mužské části populace patří. A to, že jsme v té dobré konstelaci na ně zapomněli, neznamená, že neexistují a že se nemohou dnešní generace týkat. Jednoznačně k tomu dodávám, že jsem velkým přívržencem profesionální armády, protože si dobře vzpomínám na to, jak ta povinná služba probíhala a jak bojeschopná ta armáda byla.